Zpravodaj bude předčítat jednotlivé pozměňovací návrhy a stanovisko k nim neříká. Stanovisko k jednotlivým pozměňovacím návrhům bude říkat pouze ministr financí. Taková je shoda. Nikdo nevznáší námitku proti postupu? V tom případě vás požádám, pane zpravodaji, abychom začali hlasování o státním rozpočtu. Prosím. Děkuji za slovo. Budeme hlasovat první pozměňovací návrh A1. Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl zamítnut. Prosím, pokračujte. Dalším je pozměňovací návrh A2 je to Generální inspekce bezpečnostních sborů vůči státnímu dluhu. Pan ministr stanovisko.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. Pan ministr?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

Kdo je proti tomuto návrhu?

S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. Dále je to A5 Ministerstvo školství proti státnímu dluhu, 50 milionů korun. Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. Pan ministr stanovisko.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat. Jedná se o přesuny v rámci Ministerstva školství, 150 milionů korun. Pan ministr stanovisko.

Kdo je proti návrhu?

S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. A8, což jsou přesuny v rámci kapitoly Ministerstva práce, 220 milionů korun. Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti tomuto návrhu?

S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. A9, což je přesun v rámci kapitoly Ministerstva práce.

Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Můžeme pokračovat. Stanovisko pana ministra?

Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.

Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Stanovisko pana ministra?

S návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.